Vážený pane ministře, nejen že svým výrokem šíříte poplašnou zprávu mezi staršími spoluobčany, ale podle mého názoru žijete v jiném světě než naši občané. Lidé v produktivním věku, kteří řádně chodí do zaměstnání, by si rádi na své penze šetřili a mnoho občanů tak činí. Nicméně jejich mzdy a platy jsou natolik nízké a životní náklady tak vysoké, že jim na penzijní připojištění zbývá maximálně několik stovek, a to si opravdu nekupují nová auta či necestují na dovolenou na Seychely. Hodně zaměstnanců, aby uživili své rodiny, má i druhá zaměstnání. A co se týče našich seniorů, ti jsou na tom většinově daleko hůře než tito zaměstnanci. Vážený pane ministře, chci se zeptat, zda jste své výroky, které se hodí spíše do doby dávno minulé, myslel vážně. A pokud ano, mohl byste objasnit vaši vizi či vizi politického hnutí ANO 2011 na řešení penzijního systému? Vždyť řada zaměstnanců je fyzicky či zdravotně na tom tak špatně, že si nedovedou představit pracovat nejen do 65 let, a ne tak po této lhůtě.

Děkuji za vaše odpovědi. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

To nejsou jenom náklady, které jsou dány na důchody, ale jsou to také náklady na zdravotní pojištění, které tam je.

To vyvolává jenom nejistotu, protože ti lidé přece nebudou něco takového dělat, když prostě nemají ani ujištění o tom, že vůbec ty prostředky budou využity. Další věc, kterou je potřeba říct.

Měli bychom zvyšovat vzdělávání.

Racionální důvody, které jsem tady uvedl, prostě platí. A také platí ty částky, které jsem tady uvedl.

Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka. Vážený pane ministře, já úspěchy vlády kvituji, jsou zřejmé. Chci poděkovat vládě, že alespoň částečně nahradila seniorům to, co jim bývalé pravicové vlády sebraly.

Chci jenom upozornit, že řada seniorů pracuje i v důchodovém věku. A jak jsem sdělil, mzdy a platy jsou tak nízké, že lidé by si daleko více šetřili, pokud by ty platy vzrostly. Takže já vidím jako jedno z řešení opravdu růst platů.

Jsem rád, že tady bylo konstatováno, že ta vláda pro seniory opravdu něco dělá.

Chtěl bych jenom upozornit, že když se podíváme na jinou skupinu, třeba 50+ nebo skupinu absolventů škol, tak vidíme, že neustále je 50 tisíc lidí bez práce. A rekvalifikační programy, které se pro ně dělají, se prostě míjejí účinkem, protože těch 50 tisíc lidí prostě tu práci permanentně nenajde. Rezervy ve státním rozpočtu, které by měly být skutečně orientovány na to, aby ti lidé dostali práci, tady jsou. A to se týká všech postižených věkových skupin, třeba těch 50+ nebo té skupiny absolventů škol a stejně tak se to týká seniorů.

Lidé v produktivním věku se budou muset trochu starat o své rodiče. Je to normální, dělá se to ve všech státech.

Děkuji, pane ministře, za vaši odpověď. Prosím, paní poslankyně.

Tato firma tím získala jakousi jistotu, že pokud do toho sporu půjde, tak má šanci ho vyhrát.

Pane ministře, co s tím hodláte dělat jako Ministerstvo zdravotnictví? Tam to začalo.